A potom bych požadoval, a chtěla by to i Odborná společnost urgentní medicíny a předpokládám, že i zde nepřítomný pan ministr Válek, aby byla zachována dostupnost, to znamená, aby se uvažovalo o nějakém letišti blízko Plzně, co nejblíže Plzně. Potom bych se chtěl zeptat, pokud ale ta informace a ty informace také chodí a nejsou zatím verifikovány vyplývá z toho, že Ministerstvo obrany uvažuje o tom, že by ze zajišťování letecké záchranné služby odešlo, a ještě v průběhu kontraktu, který v současné době je v celé České republice vlastně uzavřen se všemi provozovateli až do roku 2028.

Případně jestli jsou technického rázu, že nemáme techniku, nebo strategického rázu v důsledku jiného využití těch letců Armády České republiky anebo jaký je eventuálně důvod?

Co je povinná solidarita v praxi?

Tak ať se na mě nezlobí a ať tyhlety věci vysvětlí.

Je to tak?

Prosím, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně, pardon, paní předsedkyně, omlouvám se za přeřeknutí. Vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych navrhnout tři body k programu dnešní schůze. Ten první navrhuji pod názvem Ohrožení svobody slova a svobody projevu v České republice. Rád bych ho zařadil jako první bod tohoto programu a vede mě k tomu následující vysvětlení. Nedávno jsem měl tu čest vystoupit v Senátu na semináři Svoboda projevu a po projevu, který pořádala paní senátorka doktorka Daniela Kovářová a kterému senátní ústavněprávní výbor na poslední chvíli odebral záštitu, kterou jí předtím udělil.

Předseda senátního ústavněprávního výboru, pan senátor Tomáš Goláň, si skutečně vyžádal vypracování podrobných materiálů o politických a názorových profilech jednotlivých panelistů, tedy jakési jejich kádrové posudky, na jejichž základě se následně rozhodl o zrušení záštity pro seminář senátorky Kovářové.

Takže jsem zodpovědný i za to, co jsem neřekl. Dlouhodobě se staví do pozice proti Evropské unii, s čímž souvisí i jeho podpora přímé demokracie.

Zpochybňuje svobodu slova v České televizi, přičemž tvrdí, že dochází k orwellizaci společnosti. Česká televize dle něj je v oblasti zpravodajství a publicistiky politicky a názorově nevyvážená a neobjektivní. Jsem vinen. Tato aktivita senátního ústavněprávního výboru, což je oficiální instituce státní zákonodárné moci, představuje ale flagrantní ohrožení a omezení svobody slova a svobody projevu, a to dokonce vůči jiným zákonodárcům reprezentujícím názory statisíců občanů. Mediální manipulace s fakty, které se smí šířit a které je nutné zamlčet, aby byl ten správný, ideologicky korektní obraz jakkoliv pokroucené reality.

Předseda ODS, která měla nominálně vždycky v erbu svobodu slova, a předseda vlády Petr Fiala v rozhovoru pro Regionální Deníky poměrně nedávno pravil: My musíme chránit za každou cenu, a na tom záleží osobně i mně, svobodu slova, projevu, všechny atributy, které ke svobodné společnosti patří. Na druhé straně lidé mají právo na to, aby informace byly korigovány. Tak si vyberte. My se soustředíme hlavně na pozitivní vyvracení dezinformací, ale neopustíme ani cestu nástrojů pro legální postih těch, kteří je šíří. Co to v překladu znamená? Máme zde svobodu slova, ale běda, když vyslovíte něco, co se nelíbí a nehodí se do krámu. V tom případě je vaše svoboda slova zcela omezena, protože jste dezinformátor a my s vámi zatočíme!